Pane ministře, máte slovo. Děkuji, vážený pane místopředsedo. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já jsem pana poslance Šidla prostřednictvím pana předsedajícího nechtěl nijak nadzvednout nebo rozčilit. A myslím si, že je potřeba fakta trošku zreálnit. Za prvé, ta vyhláška ještě nenabyla platnosti a je stále vypořádávána v meziresortním připomínkovém řízení, takže těm výpočtům, které byly prováděny, nerozumím, protože ty mohou být prováděny na základě něčeho, co zatím neplatí, a je potřeba počkat, až to bude platit. Nicméně jestli můžu sdělit to, co mně připravil můj úřad a jaké jsou naše informace, Ministerstvo dopravy je zákonem pověřeno vést registr STK a současně je i správcem neveřejného informačního systému stanic technických kontrol.

V současné době je reálně provozováno zhruba 320 STK, které podléhají regulaci.

Prováděcí předpis vychází ze zmocnění uvedeného v zákoně, kdy výpočet kapacitní potřeby technických prohlídek, kapacity kontrolních linek STK a počtu skutečně provedených technických prohlídek má právě stanovit prováděcí předpis. Stanovení těchto výpočtů odráží reálnou a skutečnou potřebu činností spojených s STK.

Předpokládané navýšení vychází z těchto skutečností: Dnes je teoretická kapacita linky o čtyřech stáních 10 600 technických prohlídek za rok.

Přitom jsou zohledněny faktory týkající se kontrolních techniků, provozní doby a dalších požadavků vyplývajících z novely zákona.

V okresech, kde využití stávající kapacity po účinnosti platné novely zákona nedosáhne 80 %, nová provozovna STK vzniknout nemůže.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za odpověď, pane ministře.

Připravovaná vyhláška, která chápu, že není ještě platná, tak ale by měla být jasným signálem, co se bude dít z hlediska aplikace zákona.

Ta čísla, která jsem použil, jsou čísla, která vznikla v rámci pracovní komise a komunikace asociace stanic technických prohlídek společně s vašimi zaměstnanci nebo úředníky na ministerstvu. A mně to trochu opravdu vadí.

A já vám navrhuji, že udělám jednání s našimi specialisty, protože tento výpočet, který jste říkal, že je odsouhlasen našimi pracovníky, našimi pracovníky odsouhlasen není. V podstatě šlo o úplně jinou záležitost. A nám jde o to, aby se dodrželo to, co jsem tady říkal.

Ale podle našich zkušeností víc než 510 % tady nehrozí, že by se zvyšovala kapacita. To znamená, mělo by to zůstat na podobných číslech. A jsem přesvědčen, že vás uspokojíme tentokráte. Děkuji panu ministrovi. Interpelace končí. Nyní je interpelace pana poslance Petra Bendla na nepřítomného ministra zemědělství. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo.

Zdali se něčeho bojíte, nebo spíše sloužíte. Děkuji za vaši interpelaci. Věřím, že do 30 dnů odpověď přijde.

Děkuji za slovo. Vážená stále nepřítomná paní ministryně, interpeluji vás ve věci vyjádření posudkové komise MPSV průkaz pro osoby se zdravotním postižením a určením stupně závislosti.